Jak proti rozpočtovému výboru, tak proti tomu stávajícímu stavu. Jenom podotýkám, že věci, které se danit do dneška nemusely, se, pokud to schválíte, danit musí.

Tím pádem nebudeme muset hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury. Ptám se, kdo další má něco k proceduře. Jestliže nemá, tak dám hlasovat o proceduře, tak jak ji navrhl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro proceduru tak, jak ji navrhl pan zpravodaj, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Poprosím tedy pana zpravodaje, aby vždycky uvedl stručně, o čem budeme hlasovat, o kterých bodech, a stručně ty body představil, pak přednesl on i pan ministr své stanovisko a pak dám hlasovat o tom návrhu. Prosím, pane zpravodaji.

Prosím o stanovisko pana zpravodaje. Stanovisko pana ministra. Zahajuji hlasování návrhu pana poslance Volného. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Děkuji. Pan poslanec Stanjura má nějakou nejasnost. Prosím, pane poslanče.

Myslím, že to je lepší pro orientaci před hlasováním.

Je tam celá řada návrhů.

A4 je výměna slov.